9.

Zároveň požádám pana místopředsedu vlády a ministra financí, aby přednesl z pověření vlády úvodní slovo k tomuto tisku. Pane místopředsedo, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máte před sebou zákon, kterým se navrhuje pouze změna zákona o dluhopisech. Zákon o dluhopisech byl naposledy zásadněji novelizován v roce 2012, když tato změna výrazně přiblížila svět dluhopisů soukromému právu a měla jednoznačně pozitivní účinky. Také díky této novelizaci došlo k výraznému nárůstu počtu primárních emisí dluhopisů. Dluhopisy tak začínají být důležitým a vítaným zdrojem financí pro firmy. Zároveň představují další příležitosti pro investory. Návrh obsahuje ve své podstatě technické změny. Řeší zejména právní status takzvaných hybridních dluhových papírů, upřesňuje náležitosti dluhopisů a umožňuje větší flexibilitu ve zpřístupňování emisních podmínek dluhopisů. Při jeho přípravě byla pravidelně konzultována Česká národní banka, Česká bankovní asociace i Asociace pro kapitálový trh České republiky. Návrh je tedy nekonfliktní a jeho charakteristika je prorůstová. Rozpočtový výbor návrh projednal a jednomyslně doporučil jeho schválení. Diskuse k tomuto návrhu na výboru neproběhla. Děkuji vám za pozornost. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Jak už jste slyšeli odůvodnění vládního návrhu zákona od pana ministra financí, já si dovolím jenom doplnit usnesení rozpočtového výboru, kdy po úvodním slově náměstka ministra financí Urbana, zpravodajské zprávě poslance Fialy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, schválila bez připomínek. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do podrobné rozpravy. Nevidím. Končím i podrobnou rozpravu. Končím tedy i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.